Dostali jsme během středečního jednání s premiérem... Během jednání! My nemáme týmy ministerských úředníků, stovky a tisíce lidí, kteří připravují podklady.

Stejná! A ono je to logické.

A už jenom druhý rozdíl proti pandemickému zákonu, a to jsou ty zakázky. Musím souhlasit, že zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu je smutné čtení, smutné čtení pro všechny daňové poplatníky, která usvědčuje vládu z toho, že mrhala penězi daňových poplatníků, zato obřadně vítala čínská letadla s nekvalitními ochrannými pomůckami. Přečtěte si zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, ne zprávu opozice nebo názor opozice, kolik procent nekvalitních ochranných pomůcek a za jakou cenu tato vláda nakoupila. Už to slyším: nová situace, krize. To jsou tři nebo čtyři týdny, kdy Ministerstvo vnitra nakupovalo antigenní testy do škol.

A nic, vláda pak o tom ani nehlasuje, přitom už v té době vláda měla informaci, že tyto testy jsou nekvalitní a že v sousedním Rakousku s tím mají špatné zkušenosti. Myslím si, že správnou cestou je očkování. Myslím si, že je dobře, že ta čísla se zlepšují, zrovna tento týden je to horší než minulý týden, nevím proč, ale pak se dozvíme, že vláda nevyužila všech možností, které měla. Prý chtěla ušetřit. Půl miliardy chtěla ušetřit při ročním deficitu pět set miliard. V otázce zdraví a životů našich občanů prý chtěli ušetřit pět set milionů. Co by se stalo, kdyby se to náhodou nevyužilo, bylo by jich náhodou moc, těch vakcín?

To je neuvěřitelná věta vysokého státního úředníka. Jeden důvod. Samotná zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu je opět na odchod vlády. Když jsme tady loni na jaře debatovali o zřízení vyšetřovací komise, tak ministři, kteří tady dneska nejsou nebo nejsou přítomni, možná i paní ministryně, která tady přítomna je, tak říkali: Ne, ne, ne, počkejme na výsledky nezávislého Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kupovaly se šmejdy za vysoké ceny.

Ne vláda, říká paní ministryně, takže daňoví poplatníci, to je přesné. Ano, daňoví poplatníci zaplatili 26 milionů kompenzaci. Když jsme v říjnu loňského roku navrhli, aby si vláda přišla říct o důvěru, protože se nepřipravuje dostatečně na druhou vlnu, tak jsme byli odmítnuti, kritizováni, zesměšňováni a velmi často jsem slyšel argument: V krizi se nedá přepřahat, je to nebezpečné. A dneska máme výsledky. Já jsem tím svůj projev začal, nejhorší čísla na světě. Pan ministr Blatný tady momentálně není, on žádá vás, ale i občany o důvěru.

Takže jsme v absurdní situaci premiér nevěří svému ministru zdravotnictví, hledá jeho nástupce a současně oba dva říkají občanům: Vydržte ještě, věřte nám, vedeme vás správným směrem. To nedává žádnou logiku.

Opravdu.

Dneska jsem četl konkrétní příklad.